Že by obelhal veřejnost a hlasoval pro svou firmu v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou řádně přihlášený pan předseda Stanjura. Máte slovo. Já myslím, že je třeba dát čas, aby se kluci a holky z koalice dohodli. Zítra mají jednání, já myslím, že to je dobré.

Pouze k vašemu návrhu, pane předsedo Stanjuro, ještě upřesním: V pátek zahajujeme blokem třetích čtení, tzn. nejdříve je možné zahájit po bloku třetích čtení tento bod.

Není pravda, co říkáte. Všichni víme, co už bylo schváleno. Není pravda, že nemůžeme hlasovat o tom návrhu. To prostě není pravda. Může být někdo proti nebo pro, ale to, že tam je dnes něco zařazeno, neznamená, že nemůžeme zařadit něco jiného. Děláme to každý den a jsem si jistý, že zítra a pozítří budou chodit vládní politici a budou říkat: navrhuji doplnit, změnit, předřadit. A je to naprosto legitimní. Tak nás prosím nestrašte a neříkejte... Tečka. Dobře.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 33, přihlášených poslankyň a poslanců je 136, pro návrh 57, proti 63, návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu tak, jak byl zařazen.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jen doplnit, že jsem ve svém vystoupení prosil pana ministra o aktuální pozici, Ministerstvo financí, k mému pozměňovacímu návrhu, a proto jsem si dovolil slušnou formou, domnívám se, mu sdělit čtyři otázky, které jsem mu poslal i písemně. Ale protože se objevují některé věci, které bychom možná někteří také další rádi slyšeli, proto jestli budete chtít, tak vám je klidně zopakuji, ale domnívám se, že jsem vás nijak neurazil ve svých čtyřech otázkách a že k žádnému podrazu v těch čtyřech otázkách nedošlo. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Tak pro pana poslance Šincla vaším předsednictvím. Stanovisko Ministerstva financí: Nedoporučujeme zapracovat.

Výsledkem pak může být významné zatížení trhu na straně jedné, bez patřičných přínosů tímto získaných na straně druhé. Věcně se návrh týká pouze životního pojištění, a dokonce pouze smluv s běžným pojistným. To však nedává smysl, neboť u rizikového životního pojištění, např. pojištění smrti na přesně sjednanou dobu s dobou trvání např. pěti let, by provize mohla dosáhnout zcela nelogické výše. Návrh se systémově týká jen životního pojištění, nikoli neživotního pojištění. Hrozí tak regulatorní arbitráž, tedy přesunutí problému do oblasti neživotního pojištění. Opomíjí pojištění s jednorázově placeným pojistným a neupravuje postup v případě navyšování, popř. snižování pojistného v průběhu trvání pojištění. Navržený regulatorní zásah, píše Ministerstvo financí v aktuální pozici, může paradoxně jednorázově prohloubit riziko, proti kterému směřuje, tedy masově přepojišťování před účinností nové regulace. Budeli návrh přijat, je zřejmé, že ke krátkodobé, ale masové vlně přepojištění dojde, navíc se již nyní hovoří o možnostech, jak lze navrženou regulaci obejít.

Rizikem pro zákazníka a současně pro neutralitu regulace distribuce vůči jednotlivým distribučním kanálům by pak mohl být závěr, že pojistitel žádné pobídky při své interní distribuci nevyplácí, a tudíž se na něj § 21a nevztahuje.

Současně chci říci, že ten problém existuje, ne že neexistuje, s tím, že u některých přepojišťování dochází k poškození klienta. Bohužel s vědomím toho klienta, je třeba říci. A mnozí z nás, nebo někteří z nás, abych nepoužíval tak silný výraz, se domnívají, že navržený způsob není šťastný a že potřebujeme čas, abychom debatovali, pokud to v této oblasti, tzn. u životního pojištění, kde dochází ke spoření prostředků, a ten problém tam existuje, a na tom se shodují podle mne všichni, kteří se té debaty účastní, jak poslanci, tak odborná veřejnost jak na straně pojišťoven, tak pojišťovacích zprostředkovatelů, tak že ho řešit máme.

To byl ten důvod, proč jsem požádal o přerušení, ať tu debatu opravdu můžeme vést.